Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Podařilo se to dotáhnout, že se opraví tak, jak jsou.

A já bych se vás chtěla zeptat, kolik na to tedy od té doby přidala vaše vláda, jestli to bude taky těch 50 %? Děkuji za dodržení času. Vaše dvě minuty. Děkuji moc, pane předsedající.

Takže za prvé moc děkuji za to, že jste získal tu odvahu, abyste nám mohl nějakým způsobem odpovídat na naše reakce. Bohužel, co se týká té České televize, tak na tom se samozřejmě neshodneme. Je to poměrně jinak.

A chystá se skutečně sešněrování médií jako takových. Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Pokorná Jermanová.

Prosím, máte slovo.

Týká se to zejména ohledně zákonů o veřejných kulturních institucích. Tam z ministerstva vycházejí různé informace a různě se tříští. Co se týče filmových pobídek, je určitě dobré, že se v nich pokračuje, to všichni víme.

Při tvorbě zákonů vytváříte určité malé skupiny, které vám vyhovují, a ty předkládají hotové věci třeba odborovým zástupcům, což nepovažuju vůbec za správné. A co se týče mediálních zákonů, já se s vámi shodnu, že i tyto zákony se po určité době přežijí. Ale já tyto zákony považuji za zákony, na kterých je potřeba najít shodu napříč politickým spektrem. Co se týče zákona o České televizi a Českém rozhlase, si myslím, že by to určitě počkalo do té velké novely.

Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já mám dotaz k tomu, co jste říkal. Vy jste se tam zmínil o potřebě redefinice koncesionářských poplatků a mluvil jste o tom, že stále větší část společnosti vlastně sleduje i ČT nejenom standardně přes přijímače, ale i přes sociální sítě.

Asi ano.

Děkuji.

Protože předchozí vláda říkala, pan ministr Zaorálek, že jsou v rozpočtu. Tak to je to úplně jako jednoduché konstatování.

Koncesionářský poplatek se nikdy nebude platit na osobu.

Ale určitě nepřistoupíme na to, kolegyně, kolegové, to já tady rovnou říkám, když vy jste předložili tady ten zákon, který osvobozuje seniory od koncesionářského poplatku, tak to my určitě nepodpoříme, protože jak říkají Britové zjednodušeně, nelze mít vajíčko a jíst omeletu. To znamená, udržet vysílání veřejnoprávní televize a připravit ji o hlavní zdroj příjmů je nemožné.